Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh pana předsedy Bendy je předřadit, respektive zařadit bod číslo 86, sněmovní tisk 249, což je zadávání veřejných zakázek, na středu jako druhý bod.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Pan předseda Okamura navrhuje zařadit nový bod s názvem Fialova vládní pětikoalice navrhuje zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let, což by byl nejvyšší důchodový věk v Evropě, což je cynické.

Hlasování číslo 13, přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 88.